Pak mi dovolte poprosit o podporu dvou menších pozměňovacích návrhů. Jeden se týká památníku Jana Palacha, který je před budovou Národního muzea. Tam je malá částka pouze 3 miliony korun.

Já vám děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura.

To je vše. Pane místopředsedo, máte slovo.

Máme poměrně dost peněz, ale vláda s těmi penězi neuvěřitelně plýtvá.

Schodkový rozpočet je v současné ekonomické situaci velmi špatným krokem. Nemuselo by tomu ale být všeobecně, protože každý z nás si umí představit situaci, kdy je výhodné si půjčit peníze na výhodnou investici, která bude přinášet v budoucnu zisky. To ovšem není případ této vlády. Hodně legrační jsou stesky například na procentuální naplnění rozpočtu obrany a zároveň premiér Babiš mluví o dalším vysílání českých vojáků do bojových misí. Touha zbrojařských firem mít zajištěný pravidelný kus miliardového koláče. Víc nic. Stát chce mít zajištěnou obranu, a to s tou nejvyšší efektivitou. Obraně údajně chybí procenta. A právě v těchto dnech nám Nejvyšší kontrolní úřad oznámil, že rezort obrany nevyužívá objekty v hodnotě 6,5 miliardy korun. Pamatujeme přitom zprávy, kdy obrana dávala miliardy soukromníkům na hlídání nejrůznějších objektů.

I když v minulosti jsme již podobné kousky zažili.

Výše uvedené zmiňuji z jediného důvodu.

Stačí se podívat na miliardové zakázky, které vyšetřuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Prostou výměnou spotřebičů, změnou spotřebitelského chování a podobně. Tato premisa platí ještě více v hospodaření českého státu. Na straně jedné bychom mohli lidem život udělat levnější a pohodlnější a na straně druhé bychom mohli zefektivněním práce a investic ušetřit řádově stovky miliard.

Šéf nejvyššího kontrolního úřadu varuje, že český stát je ve vleku ekonomických zájmů finančních skupin a byrokracie dusí rozvoj společnosti. Zmínil také řadu příkladů, kde se podle něj ztrácejí peníze.

To je skandální a může za to vláda. Systém nákupu v mnoha příkladech představuje netransparentní praxi, která jde proti principům efektivního a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad ve své výroční zprávě. V cenách léků a zdravotních prostředků jsou obrovské rozdíly. Je zcela běžná praxe, že jeden dodavatel prodává tentýž lék do různých fakultních nemocnic za různé ceny. Tentýž lék byl předražen i o více než 60 procent, říká Nejvyšší kontrolní úřad.

Drahý a nefunkční máme podle Nejvyššího kontrolního úřadu také systém sociálního bydlení. Navíc Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení daly na podporu sociálního bydlení 1,8 miliardy. Ale teď se podívejme na reálné srovnání těchto čísel a zjistíme ten šílený stav. Podpořili tím pouze 2 647 bytových jednotek.

To znamená, že tady vidíme, jakým způsobem pracuje česká vláda.

Navíc se situace nelepší.

Česko podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedosahuje ani průměrné inovační výkonnosti. Samostatnou kapitolou je regionální rozvoj. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu šlo ale jen o ukázku dočerpání alokace končícího programového období za každou cenu a na poslední chvíli. A takto bych mohl pokračovat ministerstvo po ministerstvu. Ano, pane premiére. Navíc navzdory slibům, že rozpočet nebude v deficitu, nám dluh opět povyroste.